Vládní návrh podobně jako současná právní úprava omezuje prodej a podávání alkoholických nápojů na sportovních akcích.

Důvodem pro úpravu je skutečnost, že původně navržený limit by jinak nepřípustně zasahoval do hospodářské soutěže na trhu alkoholických nápojů, protože jak známo, různí výrobci mají různý procentuální objem obsah etanolu.